Díky bohu, že se tato vize neuskutečnila.

Zůstaňme v evropském kontextu.

Ale nejenom to.

Je to vysoké zdanění.

A to je fakt, který je dobré respektovat.

Ano, nikdo neplatí rád daně.